Pan předseda Kalousek s přednostním právem, po něm pan předseda Farský, pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan předseda Kováčik se tady odvolával na svoji opoziční roli.

Prostě nebudete opoziční stranou a nejste. Jste součástí vládní koalice. To za prvé. Za druhé, nikdo nezpochybňuje, že pan poslanec Mašek byl zvolen v demokratických tajných volbách, že ta volba platí a je nenapadnutelná, a všichni to respektujeme. Tak rozhodla Poslanecká sněmovna.

To je prostě objektivní fakt, to se stalo. Na tomto faktu se nic nezmění. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Farský, po něm pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

Do loňského března, pokud by někdo byl trestně stíhaný, tak nejenže se bude muset vzdát funkce poslance, on dokonce bude muset vystoupit ze samotného hnutí ANO. A dneska už trestně stíhaná osoba je pro vás jediným a možným nejlepším kandidátem na premiéra.

Kdo byl jediný, kdo tomu mohl překážet? Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Pak si tady jednu takovou hereckou etudu užijeme v tom, že snad nic jiného nezbývalo, že to je kvůli tomu, aby byla akceschopná tato komise, že vám nezbylo, než tam poslat svého kandidáta.

Jestli vám z toho samotným není smutno a ze samých vás samotných zle, mně to je líto. Protože to, jak v této chvíli pošlapáváte základy právního státu, jak likvidujete důvěru lidí ve spravedlnost, jak tady rozkládáte vůbec spravedlnost, jak v lidech budete likvidovat možnost dopřát si spravedlnost a dostat se ke spravedlnosti jenom kvůli osobním zájmům jednotlivců, pro které vy všichni jste stafáž, jestli vám to ještě nedošlo, tak je mi to líto.

Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, zvlášť v průběhu vystoupení jednotlivých řečníků. Každý má právo zde projevit svůj názor a být ostatními vyslechnut. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Pikal, pan předseda Kováčik, tak jak jsou v pořadí nahlášeni. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Já bych rád vaším prostřednictvím promluvil k panu předsedovi Faltýnkovi..., který má momentálně asi jiné, důležitější věcí k řešení... Ale dobrá, zareaguji na to. Tato republika neměla trestně stíhaného premiéra.

To je jedna velká lež a jeden velký podvod na lidi této republiky! A je potřeba si uvědomit jednu věc.

Děkuji. Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Dobrý den. Omlouvám se, že přicházím trošku pozdě a neslyšel jsem celou tu plamennou diskusi.

Prostě lze zablokovat fungování celé té komise, to znamená celé té kontrolní úlohy Poslanecké sněmovny, ze které má vycházet naše parlamentní demokracie v rámci kontroly tajných služeb apod. Proto jsem připravil návrh změny zákona o jednacím řádu Sněmovny, který zalepí tuto díru do budoucna tak, aby pokud není možno zvolit předsedu komise, protože na něm není shoda nebo prostě tomu brání nějaké jiné důvody, aby i tak ta komise byla schopna se sejít, fungovat a provádět kontrolní činnost za naši Poslaneckou sněmovnu. Děkuji, pane místopředsedo. Pan předseda Kováčik má slovo. Děkuji za slovo.